16.

Sněmovní tisk byl dále přikázán petičnímu výboru a zpravodajkou tohoto výboru je paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. O slovo se přihlásila paní poslankyně Dobešová. Prosím, máte slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, ráda bych pokračovala v diskusi, která byla přerušena před několika týdny na téma rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv.